Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit.

Minulý týden vydala Unie obhájců jenom z podkladů, které byli schopni oni shromáždit, samozřejmě to nejsou dokonalé podklady, ale jsou to podklady obhájců, vydala Unie obhájců poměrně rozsáhlý materiál, který vám doporučuji k přečtení a k prostudování právě pro kriminalizaci komunální politiky, ve kterém poukazují na množství případů, které v posledních deseti letech byly vedeny. Ukazují takové věci, že například v těch 70 trestních řízení, která byla vedena proti komunálním politikům a představitelům komunální sféry, jenom v 8 případech šlo o korupci. Všechno ostatní jsou tyhle vymyšlené špatně jste zadali nějaké zadání, špatně jste hlasovali, nedokazujeme vám ani milimetr toho, že byste si něco vzali, ale určitě jste to udělali špatně. Z celkového počtu 42 pravomocně ukončených trestních řízení bylo 60 % trestních řízení skončeno tím, že byla vedena jako neoprávněná.

V tomto případě jenom 40 % lidí je skutečně před soudem odsouzeno, 60 % je stíháno zbytečně se všemi těmi důsledky, o kterých tady mluvili moji kolegové. Dokonce když tam opustím ty korupce, které jsou poměrně jednodušší, tak trestní stíhání 78 % všech stíhaných zastupitelů bylo zahájeno, respektive vedeno neoprávněně. Skoro 80 % z lidí, kteří jsou policií a státním zastupitelstvím tímto způsobem veřejně skandalizováni, není následně odsouzeno. Já myslím, že to je prostě velikánský zásadní problém. Myslím si, že by bylo dobře, aby si i na základě této informace vyžádal ministr spravedlnosti novou zprávu přes celou soustavu státního zastupitelství.

Odlišný právní názor jestli když mám posudek, jestli se jím mohu řídit. Tady pak přijde nějaký orgán činný v trestným řízení, který řekne: ne, já jsem si vzal jiný posudek, nebo dokonce na vaše dva posudky jsem si vzal třetí, a tvrdím, že stíhán být máte.

Takže bych moc poprosil, aby se vláda problému skutečně věnovala. Netvrdím, že to je problém, který zapříčinila. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych se tady chtěl trošičku vrátit do nedávné historie.

Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Kostřicovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Nemá zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se hlásí paní předsedkyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já před vás předstupuji s návrhem usnesení, tak jak vyplynul tento návrh z dnešního jednání mandátového a imunitního výboru. Návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna

Takto jednal mandátový a imunitní výbor a toto jsou dva návrhy, které jsem byla pověřena před Poslaneckou sněmovnou přednést. Dále s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Po něm se přednostním právem pan ministr spravedlnosti. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předtím, než přednesu svůj návrh v podrobné rozpravě, tak prosím, abychom uměli zdrženlivě a trochu jinak, než dělají česká média, posuzovat termín nezávislost. Protože nezávislé rozhodování mají podle naší Ústavy a podle našeho právního řádu pouze soudy. My strašně rádi mluvíme o nezávislém státním zastupitelství. Podle našeho právního řádu státní zastupitelství nemá nezávislé rozhodování. Má nestranný výkon působnosti.

Bohužel a teď bych mohl povídat o svých dlouhých diskusích s nejvyšším státním zástupcem, kdy jsem ho velmi prosil a upozorňoval ho na to, že orgány činné v trestním řízení mají úplně jiná výkladová stanoviska pro účely praxe než ten odborný garant, například v případě zákona o majetku státu nebo zákona o oceňování Ministerstvo financí. A to prosím dlouhodobá stanoviska za dob Rusnoků, Sobotků, Kalousků. Ten ústřední orgán státní správy, který byl oprávněn vydávat výkladová stanoviska pro účely praxe, něco patnáct let držel, a tím držel nějakou právní jistotu. A místo toho, aby vyvolal nějaký odborný seminář a pokusil se sjednotit výklad české exekutivy, došlo k průzkumu bojem.